Usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona, bylo doručeno jako sněmovní tisk 819/3. Vítám mezi námi senátorku Alenu Dernerovou a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu zákona vyjádřil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo.

K tomu bych chtěl uvést, že předložený návrh zákona, který zakotvuje pro nemocnice a poskytovatele sociálních služeb možnost povolat za účelem poskytování zdravotní péče i osoby, co dosud nevykonaly aprobační zkoušku, vzešel především z podnětu některých nemocnic.

Nemělo by tady dojít k přílivu nějakých nových, nezapracovaných sil ze zahraničí, ale k využití již prověřených pracovníků, se kterými mají poskytovatelé zdravotních služeb zkušenosti a kteří se osvědčili. Při projednávání návrhu zákona byla v souvislosti s kvalifikací takových pracovníků diskutována rovněž otázka výkonu činnosti pod takzvaným přímým odborným vedením lékaře se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru nebo v případě nelékařů pod přímým vedením nelékařského zdravotnického pracovníka, který je způsobilý k samostatnému výkonu povolání.

U lékařů se přímé odborné vedení používá v průběhu odborné praxe, která je součástí aprobační zkoušky. U nelékařů se přímé vedení využívá nejen v průběhu praxe, která je součástí přípravy k aprobační zkoušce, ale též běžně při výkonu některých zákonem stanovených povolání nebo pod zákonem stanovenou dobu. Jejich aplikace by tak v praxi neměla činit potíže. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přestože byl předložený návrh zákona Senátem zamítnut, věřím, že vzhledem k výše uvedeným skutečnostem jej při dnešním projednávání podpoříte, protože skutečně je to zákon, který je dělán na přání a z podnětu nemocnic, které jsou nejvíce zasaženy pandemií a starostí o pacienty s tímto onemocněním. Myslím si, že v tomto směru vědí, co dělají, a měli bychom jim tento nástroj umožnit. Děkuji za pozornost. Tak to byl pan ministr. Paní senátorko, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Pane předsedající, vládo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, ano, Senát zamítl tento návrh zákona, protože ho vidí jako zbytný.

Tento návrh zákona nám přijde jako nadbytečný. Nadbytečný proto, protože již ve stávajícím zákonu se umožňuje Ministerstvu zdravotnictví učinit výjimku pro ty lékaře, kteří nesložili aprobační zkoušku jako takovou, a tím pádem vlastně mohou vykonávat pak tu onu činnost.

Aprobaci vlastně mají mít všichni ti, kteří chtějí u nás pracovat. Je to taková atestační zkouška, zdali mohou tedy skutečně pracovat, aniž by měli v podstatě nad sebou to přímé odborné vedení, s tím, že pokud tu aprobaci nemám, musím skutečně mít někoho, kdo mě dozoruje. To znamená, že v dané situaci dva lékaři dělají jednu práci. Nedovedu si představit, že tito neaprobovaní lékaři by měli být na jednotkách intenzivní péče, na infekčních odděleních a nahrazovat plně erudované české lékaře. Takže to je další důvod, proč jsme říkali, že tento zákon je špatně.

Říká se, že tady vlastně ti lidé nemohou mít aprobační zkoušku. Ale oni ji mohou složit, pokud chtějí.

Mohou čtyřikrát opakovat tuto aprobační zkoušku. A její součástí není vlastně zkouška z českého jazyka.

A nevím, proč by tady pak ještě měli pobývat další tři měsíce. Takže jsme navrhli zákon zamítnout, což se také stalo. Takže to je zatím vše, ráda odpovím na dotazy, které tady vyvstanou.

Máte zájem? Ale mohl jste i teď, ale až v rozpravě. Takže já otevírám rozpravu. A pan poslanec Kubíček, máte procedurální návrh? Děkuji za slovo, pane předsedající. Děkuji.

Tak, jsme tady všichni? Takže máme tady návrh pana poslance Kubíčka na zkrácení, na omezení řečnické doby v rozpravě na pět minut. Takže já zahajuji hlasování.

Návrh byl přijat. Řečnická doba bude omezena v rozpravě na pět minut pochopitelně pro ty, co nemají přednostní právo. Takže o slovo se jako první hlásí paní poslankyně Karla Maříková a připraví se pan poslanec Bohuslav Svoboda.